Ale co se Ukrajiny týče, tady to opravdu není pravda, že kterýkoliv z těch léků, kterýkoliv z těch léků, který nám dneska chybí, byl vyvážen na Ukrajinu. To prostě není pravda. A zkusím velmi stručně vysvětlit i ten logický důvod.

Děkuji, pane ministře. Nyní je přihlášena paní poslankyně Pastuchová.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo informaci, že na Ukrajinu bylo odesláno již deset kamionů s léky. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Znovu navrhuji bod Aktuální situace na úřadech práce. Jsem ráda, že tu pan ministr sedí. My jsme v minulém týdnu měli výbor pro sociální politiku, kde jsme diskutovali hodně dlouze o tom, co se na úřadech práce děje.

Všichni víme, že dávek se vyplácí více, úředníků je čím dál tím méně.

Děkuji. Také děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Nacher, připraví se paní poslankyně Adámková. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Ale vy o tom vůbec nemluvíte, neinformujete opozici, nikoho.

Já vám tady něco přečtu. Jeden z těch falešných profilů píše: